Co z toho vyplývá?

Zase se to bohužel týká naší mladé populace.

Takže může dojít k tomu, že my pak nebudeme schopni ji kontrolovat a navrhnout nějaké zlepšení řešení a nebudeme vědět, jestli vlastně rozhodla dobře. Protože to, že jsem lékař, tak si dovedu představit, k čemu by to mohlo vést, to použití té umělé inteligence, že by to lékařům mohlo nesmírně pomáhat. Takže já si myslím, že nějaký rozumný přístup, kdyby se to odladilo, tak by mohl být pozitivní, ale zdvihám varovně prst, abychom tomu nepodlehli.

Myslím si, že použití a využití genetické informace musí být jednoznačně vázáno na svolení a to musí být absolutně bezpodmínečné.

Zachovat demokratickou diskusi je nezbytné. Bez diskuse, soupeření myšlenek a řešení není pokroku, bez pokroku nastane stagnace úpadek a pád. Směřování společnosti od demokracie a prosperity k centralistickému řízení a k úpadku dalšího rozvoje civilizace se zdá být bohužel pravděpodobné, protože ty systémy umělé inteligence tomu nahrávají, té centralizaci, z důvodů, které jsem uvedl. Já tady zmíním jednoho autora, možná ho znáte. Speciálně upozorňuji pravou část sálu, protože je to, já ho nazývám prorok progresivismu.

První revolucí myslel agrární nebo zemědělskou, druhou průmyslovou.

Tak to už máme. Už máme chytré hodinky, pásky a jiné věci.

Já nepochybuji o tom, že není daleko doba, kdy tato chytrá zařízení budou dělat i rozbor krve. Jak bude toto bohatství regulováno? K čemu povede vlastnictví dat několika dominantními vlastníky? K čemu budou data použita?

Pokud jim bude tvrzeno, že na tom bude záviset jejich zdravotní stav a jsou nutné k péči o jejich zdraví, je jasné, co bude u většiny populace následovat.

Dále je třeba kromě výhod zmínit i nevýhody digitalizace společnosti, což se ve veřejném prostoru v žádném případě neděje. Pokud většinová populace nepochopí možná rizika v dostatečném předstihu, forma společnosti dohledu bude natolik pevně zformována, že nebude možná žádná korekce.

Myslím si, že ano. Tak to si dovedu představit, že nějakým způsobem budeme ovlivňovat naši populaci, aby se zvýšila porodnost. Zlepšení zdravotnické prevence. Zlepšení obecné vzdělanosti na úrovni a zájmu daného uživatele. Ale myslím si, že k tomu musí být celospolečenský konsenzus a souhlas poskytovatelů dat.

Na tomto příkladu je vidět, jakým zásadním způsobem a jak rychle i nové technologie předehnaly naši schopnost na ni reagovat a patřičně je regulovat. A je jasné, že bez základní znalosti problematiky to vůbec není možné. Teď budu trochu kritický k vládě. Zatím jsem nebyl.

Proto budu hlasovat pro návrh vyjádření nedůvěry současné vládě.